Dále bude zakotven stejný model zkráceného studia na vyšších odborných školách jako u všeobecné sestry, pokud uchazečem bude praktická sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka. Dále se navrhuje zařazení praktické sestry, která se dosud nazývá zdravotnický asistent, mezi zdravotnické pracovníky, kteří mohou vykonávat povolání po získání způsobilosti bez odborného dohledu. Na druhou stranu se zavádí nově povinnost doškolení, pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dlouhodobě přeruší výkon zdravotnického povolání. Návrhem se naopak ruší kreditní systém ke kontrole celoživotního vzdělávání, který neplnil dostatečně motivační roli a nebyl efektivní.

K návrhu byla v rámci jeho projednávání v Poslanecké sněmovně vedena velmi široká diskuse, která vyústila v podání řady pozměňovacích návrhů. Já bych k nim rád uvedl, že mohu podpořit ty, které jsou technického a upřesňujícího charakteru, což je většina změn, které navrhuje výbor pro zdravotnictví, a dále takové, které zachovávají či podporují principy touto novelou sledované, což je stabilizace, zkvalitnění a zatraktivnění vzdělání pro nelékařská zdravotnická povolání. Ke konkrétním pozměňovacím návrhům se případně vyjádřím v průběhu debaty.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Děkuji za slovo. Přeji krásný den, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové. Máme před sebou třetí čtení dlouho očekávaného zákona. Návrh si klade za cíl především řešit problémy spojené se vzděláváním zdravotních sester. Tyto problémy nastaly poté, co Česká republika přistoupila k Evropské unii a byla nucena zavést pro zdravotní sestry vysokoškolské vzdělání ve formě vyššího odborného nebo vysokoškolského bakalářského, popřípadě magisterského studia. Z dosud plně kvalifikovaných absolventek středních zdravotnických škol se tak staly zdravotničtí asistenti, kteří nemají některé potřebné kompetence a nemohou samostatně pracovat. Prodloužilo se tak vzdělávání sester s plnými kompetencemi.

Spolu s nedostatečným platovým a mzdovým ohodnocením, nárůstem byrokracie, náročností povolání v podobě fyzické náročnosti i psychického vypětí a také požadované směnnosti, neadekvátně sestavenými ošetřovatelskými týmy, kdy všeobecná sestra často supluje práci asistentů a ošetřovatelů, a někdy i s problémem mediálního obrazu všeobecných sester zde máme hlavní příčiny nedostatku sester v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Přitom podle průzkumu zaujímají všeobecné sestry třetí místo v žebříčku prestižních povolání. To je ale v naprostém kontrastu s faktem, že při porovnání průměrných výdělků pěti neuznávanějších profesí vycházejí spolu s učiteli základních škol nejhůř. Je tedy jasné, že sebelepší zákon o vzdělávání nemůže okamžitě změnit situaci k lepšímu. A upřímně řečeno, tento návrh nakonec bohužel vůbec nepatří k nejlepším, i když se o něm diskutuje tak dlouho. Samotné sestry, a byly jsme na zdravotním výboru svědky mnoha bouřlivých diskusí, se nedokázaly a ani dnes nedokážou na konečné podobě shodnout. Především požadavky z praxe přinesly vzdělávací model 4 + 1, který je ale nyní částí odborné veřejností vážně zpochybňován právě z důvodu zkráceného vzdělávání. Poukazuje se dokonce na možné ohrožení kvality poskytované ošetřovatelské péče.

Rozpaky vzbuzuje také fakt, že není zcela jasné jak vlastně bude vypadat ten poslední rok vzdělávání. Na svou otázku při projednávání ve výboru jsem nedostala úplně jasnou odpověď. Často se také poukazuje na skutečnost, že se nyní na zdravotní školy hlásí žáci a žákyně s nižší úrovní, zatímco v minulosti se tam dostali pouze s vyznamenáním. Tím samozřejmě klesá i úroveň absolventů, respektive absolventek.

Dnes se k těmto věcem znovu vracíme. Další problémy tohoto zákona spatřuje odborná veřejnost v systému celoživotního vzdělávání. Pokud se totiž schválí, že doklad o celoživotním vzdělávání bude pracovníkovi potvrzovat zaměstnavatel, je nutné, aby to bylo na základě certifikátu o účasti na vzdělávací akci, kterou odsouhlasila profesní organizace. Neměla by to být záležitost soukromých agentur. Akce zařazené do celoživotního vzdělávání by měly pořádat zdravotnické instituce, sociální služby a lékárenské instituce, výrobci zdravotnických pomůcek a lékárenských výrobků.

Musí jít o komplex opatření spočívajících ve snížení povinné administrativy, v odpovídajícím finančním ohodnocení, novém nastavení kompetencí pro vysokoškolsky vzdělané sestry, ty mohou převzít část kompetencí lékařů, ale musí být k tomu nastaveno i financování ze strany zdravotních pojišťoven a také je nutné mít adekvátně sestavený ošetřovatelský tým. Aktuálně je třeba vyřešit i další palčivý problém. Reálně totiž existuje diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň nemocnic podle toho, v jaké nemocnici pracují. Zaměstnanci pracující v obchodních společnostech mají na svých výplatních páskách v průměru o 18 procent méně než zaměstnanci v příspěvkových organizacích.

Zajistit sjednocení platů a mezd v nemocnicích novelou zákoníku práce je to, co můžeme udělat hned pro personální stabilizaci ve zdravotnictví.